Já vás tedy prosím o usazení na vaše místa a klid.

Nyní prosím o vystoupení určených ověřovatelů a oznámení výsledku hlasování. Prosím.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vše, co mělo být řečeno, už zde zaznělo, a možná i něco navíc.